Důvodem je totiž to, že prokázali, že si umí vydělat víc peněz, a tak se náhrada za ztrátu výdělku snižuje.

Já bych rád v tomto případě poděkoval paní ministryni za kladné stanovisko k tomuto návrhu.

Protože jako dalším velkým problémem je vnímána otázka všeobecné choroby. Když totiž člověk v pozdějším věku onemocní například cukrovkou nebo jinou obecnou nemocí, nárok na rentu ztrácí. Takže doufám, že se společně v budoucnu dostaneme také ke komplexní úpravě této záležitosti. Děkuji za slovo. S faktickou poznámkou pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo. Já děkuji kolegovi Černohorskému jednak za podporu k pozměňovacímu návrhu, který jsme tady zmiňovali. Také on se této problematice věnuje. A jsem také rád, že tady zmínil ty další okruhy problémů, které lidé, kteří pobírají náhradu za ztrátu na výdělku, v tuto chvíli pociťují. A pokud se týká těch takzvaných obecných chorob, tak této problematice jsme se s kolegou Hájkem také už opakovaně věnovali. Tam to naráží samozřejmě i na spolupráci, která bude v tomto ohledu potřebná i s Ministerstvem zdravotnictví. Není to úplně jednoduchá záležitost.

To jsou choroby, které se v naší populaci běžně vyskytují. Takže této problematice bude potřeba se věnovat a bude tady potřeba spolupráce minimálně tří resortů. Hlásí se, prosím, ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Prosím, paní ministryně. Děkuji, pane předsedající, velmi stručně. Já bych opravdu ještě chtěla dvě poznámky. My jsme o tom velmi intenzivně v posledních dnech a týdnech komunikovali. Myslím si, že je extrémně důležité podporovat mládež a podporovat sport. Nicméně nedám k tomuto pozměňovacímu návrhu souhlasné stanovisko, protože zde je legislativně technicky několik nedostatků, ale také zejména proto, protože jsme se na úrovni vlády zavázali, slíbili jsme tripartitě, že neprojde k zákoníku práce žádný pozměňovací návrh, se kterým nesouhlasí všechny strany této dohody. Nicméně já jsem panu poslanci Farskému nabídla, že v příští novele zákoníku práce, která bude představena během několika málo příštích měsíců, můžeme tento návrh do novely zapracovat. A ještě jednou zdůrazňuji, že podporuji mládež, podporuji sport. Je to vládní priorita, ale nesouhlasné stanovisko má procesní důvody.

To znamená, tento pozměňovací návrh logicky, automaticky, myslím, že to nikdo ani neočekával jinak, nesouhlasné stanovisko. Děkuji. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Garanční výbor pro sociální politiku navrhuje následující proceduru. Nejprve bychom hlasovali o případných návrzích legislativně technických úprav, ale ty nebyly předneseny ve třetím čtení. Tedy bychom hlasovali následně o pozměňovacím návrhu B pana poslance Stanjury.

A následně pozměňovací návrh A s tím, že pokud by byl pozměňovací návrh G přijat, tak bychom o pozměňovacím návrhu A hlasovali právě ve znění přijatého pozměňovacího návrhu pod písmenem G. Děkuji. To byl návrh procedury. Má někdo k proceduře nějaký protinávrh nebo připomínku? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 63, přihlášeno 179 poslanců, pro 172, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Takže první bychom hlasovali pozměňovací návrh uvedený pod písmenem B, který předložil pan poslanec Stanjura. Garanční výbor zaujal stanovisko nedoporučuje. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Garanční výbor nezaujal stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je pozměňovací návrh C2 pana poslance Bauera, který stanoví, že pokud není v pracovní smlouvě ujednáno jinak, může zaměstnavatel nařídit zastupování nepřítomného zaměstnance na témže sdíleném pracovním místě.